Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Je 11 hodin a dovolte mi nejdřív konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Odpoledne bychom se logicky věnovali bodu 92, což jsou ústní interpelace. Ptám se ale, protože je čas na případné návrhy na změny pořadu schůze. Vidím paní poslankyni. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych prosila o zařazení tisku 1099, což je Zpráva kontrolní rady Technologické agentury České republiky, jejímž dodatkem je také schválení odměn, a to prosím za rok 2016. Abychom neodcházeli s dluhem, prosím, abychom tento bod zařadili, a navrhuji jako první bod tohoto dnešního dopoledního bloku.

Návrh kontrolní rady Technologické agentury. Mám požadavek na odhlášení. Není tomu tak.

Návrh byl schválen a budeme to mít jako dnešní první bod.